Děkuji vám. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, já budu velmi krátký, možná by mohli využít ten můj čas i mí kolegové, ale mě zaujala na vašem projevu jedna věc.

Děkuji. Nyní pan poslanec David Pražák, připraví se pan poslanec Josef Flek, potom paní poslankyně Margita Balaštíková. Všechno faktické poznámky. Ještě jednou, dobrý den.

Dneska jsme trošku prokaučovali podle mě předsednictví v Evropské unii, protože Evropská komise nám nařizuje některé věci, jako je zákaz podzimní orby. Nařizuje nám, co a jak budeme kde moct mít. To ano.

To je výsledek toho, jak vy říkáte, že jste evropské předsednictví zvládli.

Já vám také děkuji, pane poslanče. Ještě jednou dobrý den. Celých 30 let si zemědělci stěžují.

Všichni faktické poznámky.

Já bych chtěl tady vypíchnout ty důležité věci, které v projevu pana ministra zazněly. Kofinancování Programu rozvoje venkova na 65 %, až 200 miliard korun v programovacím období, 831 milionů korun, mimořádná pomoc ohroženým sektorům českého zemědělství. Teď bych rád zareagoval na paní Balaštíkovou.

Takže tak jenom na dovysvětlenou. Děkuji vám, pane poslanče.

Obrovský problém.

Protože to, co jsme tady udělali, si nemyslím, že je správné, a víceméně to poškodilo pouze, pouze české producenty vajec. Děkuju za pozornost. Také vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec David Pražák, potom Richard Brabec, paní poslankyně Margita Balaštíková a další.

Já totiž se bojím toho, že se za to budeme schovávat s vidinou toho, že vlastně to, co se nám tady omezí, zakáže a znemožní, tak se sem prostě doveze zvenku.